Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Máme zde další faktické poznámky.

Paní poslankyně, máte slovo. Já bych chtěla zareagovat na svého předřečníka. Vy jste to správně popsal.

A já nevěřím tomu, že ten úředník nepřejde. Nevěřím tomu, že by nepřešli ti úředníci, protože tam je ta vidina toho, že budou dělat ve státní správě a tu státní správu budou vykonávat.

Děkuji za dodržení času.

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, cítím potřebu se vyjádřit ke dvěma skutečnostem, které tady možná ještě příliš nezazněly, s tím, že pozorně poslouchám vystoupení předřečníků.

Když připomenu, že to může být dejme tomu 60 % staveb, tak 40 % staveb jsou ty stavby složité, které vyžadují důkladné projednání od okamžiku umístění stavby to se týká územního plánování, regulace územního plánování. A já musím říct, že tady cítím opravdu shodu i s názorem paní zpravodajky, který vyjádřila již v tom prvním čtení, a viděl jsem to jako velkou promarněnou příležitost při této úpravě stavebního zákona, které bychom měli věnovat pozornost, protože každý, kdo přichází do území jako nový stavebník, má vždy souseda v hustě zastavěném území, které tady známe, kde je právě zapotřebí vypořádat tyto vztahy a řešit možné budoucí spory, které můžou nastat pod tlakem rezignací dejme tomu úředníků a lhůt, které tady jsou obsaženy.

Děkuji moc za slovo. Jenom ke svému ctěnému kolegovi, panu poslanci Benešíkovi, vaším prostřednictvím.

A já znovu opakuji, stavební právo je kompetence státu, stát se jenom rozhodl si to vykonávat sám a ten boj je za to, aby to bylo v přenesené působnosti. Prostě stavební právo se nikdy do přenesené působnosti nemělo dostat. Ale kdyby se podařilo prosadit nový stavební zákon, budou územní pracoviště, celé to bude platit stát, stejná paní, která pracuje u vás na obci, bude pracovat v tom územním pracovišti, jenom ti lidé budou vzájemně zastupitelní a budou si moci pomoct, pokud tam bude více projektových žádostí. Děkuji a s další faktickou poznámkou je pan poslanec Benešík přihlášen. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Rozumím tomu, co je to přenesená působnost, výkon státní správy a samosprávy.

Nevím, jak to funguje jinde, ale prostě u nás ten stavební úřad fungoval opravdu jako výkon státní správy bez zásahů samosprávy. Konkrétně u nás nebude možné zajistit, aby zaměstnanci úplně jiné organizace se volně pohybovali po obecním úřadě. To znamená, takové územní pracoviště bude muset vzniknout někde jinde. Upozorňuji na to, že na papíře to vypadá skvěle, a já vám naprosto rozumím. Realita bude taková, že stavební úřady tohoto druhu budou velmi omezené, nakonec zaniknou a bude to pro občana všechno na delší lokty, než je to teď.

Já si tady nevymýšlím, jenom říkám vlastní zkušenost.

Vy na jednu stranu říkáte, že to tam nechcete, na druhou stranu říkáte, že to tam chcete.

To znamená, že místo toho, abyste naplňovali dikci toho zákona, jste rovnou řekli, že je všechno špatně.

Takže jak, nebude dostupné?

Děkuji. Děkuji a s faktickou chce reagovat pan poslanec Benešík.

Ale z pohledu občana, uživatele je to samozřejmě lepší.

Tak už to bohužel v komunální politice je, starosta je většinou takovým hromosvodem.